A vrchol všeho byl, když neziskovky, které by měly dohlížet na to, aby se psalo uvědoměle, by měly dostávat 50 milionů korun ročně. Samozřejmě že měl. Byl to obrovský skandál. Ku prospěchu vlády je třeba říct, že si toto uvědomila a že zavčasu za ruční brzdu zatáhla, protože to, co vyšlo skutečně ven, bylo něco neuvěřitelného.

Je to víceméně vládní leták. Nicméně každý má právo na to, vydávat si, co chce, nic proti tomu. Můžu diskutovat o tom, že od dob Rudého práva zde nebyl horší ideologický deník nebo týdeník nebo médium, ale to koneckonců patří k demokracii. Co k tomu nepatří, je to, pokud jejich redaktoři, kteří píší doslova a do písmene na objednávku vlády, budou pro pana premiéra pracovat za tyto zdroje.

No, kdyby to nepokračovalo dál...

Opět nic zásadně proti tomu, že se zviditelní třicet let České republiky.

Ale když se zeptáte na Úřadu vlády a na oficiální dotaz vyžádaný, jakým způsobem se to rozdělovalo, kde byl ten klíč, která média tady dostala peníze a která nedostala, tak Úřad vlády odvětil, že neexistuje žádná podrobná dokumentace a neexistuje de facto žádný klíč, podle kterého by se mohlo odpovědět, jakým způsobem se to rozdělovalo.

To opravdu myslíte vážně? Rozumím tomu, že potřebujete nějakým způsobem distribuovat letáky pětikoaliční. Rozumím tomu, že někdo musí psát vaše články.

Takže naše žádost je jednoduchá, otevřeme tenhleten bod. Prosím pěkně, dejme na stůl fakta.

Zavání to tím, že zneužíváte nekompromisním způsobem média, která vám jsou nakloněna, ať už ve smyslu toho, že jste připravovali akční plán, který je chce podporovat, nebo ve smyslu podpory různých neziskovek, které k nim mají vazbu, anebo ve smyslu naprosto neuvěřitelného proplácení faktur takzvaných redaktorů, ať už externích, či interních, z médií, která vám jsou nakloněna.

Nyní s přednostním právem mám přihlášeného pana předsedu Michálka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Nyní zde mám přihlášenou k programu paní poslankyni Balaštíkovou.

Dobrý den, kolegyně a kolegové. Chtěla bych načíst bod k České národní bance.

Dnes jsou na 7 procentech a samozřejmě určité finanční kruhy mají zájem, aby sazby ještě stouply.